Jaké to je, pracovat pro obviněného premiéra? Je to pro vás problém, nebo je vám to úplně jedno? A za druhé, druhá otázka. Budete pracovat, i pokud bude premiér obžalovaný? Nebo je vám to zase jedno? Děkuji za odpovědi. Tak, děkuji, žádnou další faktickou poznámku nemám, takže požádám, v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Pavel Žáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, dobrou brzkou nebo pozdní hodinu, jak chcete. Symbolicky v Den památky obětí komunistického režimu a v den výročí popravy Milady Horákové.

Jak symbolické.

Ale hnutí ANO a ČSSD nám se svými socialistickými recepty vládnou již šestým rokem. Rostou provozní výdaje státu, rozdávají se různé populistické dárečky typu sleva na jízdném a vláda už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A to vše zaplatí střední třída. Státní aparát bobtná, proto nás stojí každý rok více a více. A čím více bobtná, tím více regulací a byrokratické zátěže vymýšlí a tím více chce přerozdělovat.

Složená daňová kvóta nejenže roste, ale i dále poroste.

Jinými slovy, abyste mohli více populisticky rozdávat, tak tím více lidem chcete peníze brát. A poprosil bych pana premiéra, prostřednictvím pana předsedajícího, aby mi nemluvil do zad.

Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. A jak by asi dopadla taková firma, jejíž efektivita by byla stále menší, její provoz dražší a neustále by se zadlužovala? Možná tím myslel řídit stát jako dotovanou firmu. Ale tím, kdo dotuje, je daňový poplatník. Naše ekonomika do budoucna potřebuje silnou střední třídu. Potřebuje lidi, kteří svými soukromými aktivitami dokážou přispívat k ekonomické síle naší země. Dokážou se postarat sami o sebe a svoji rodinu. Aktivní lidi zatěžujete další a další administrativou.

Nadměrná byrokracie dusí podnikání a vlastní aktivity lidí. Pokračujete ve svém tlaku na drobné živnostníky, malé a střední firmy. Před pár dny jste protlačili na sílu další vlny EET.

Místo aby stát byl pro občany partnerem, místo ochrany občana, jeho práv před státní mocí se zde znovu dostávají ke slovu tendence k ochraně státní moci na úkor občanů. Jsme svědky nadužívání zajišťovacích příkazů, které vedou k neoprávněné likvidaci firem.

Pro státní moc zřejmě zásadní podrývání základů státu. Na ty malé jste takto přísní, ale nadbíháte těm velkým. Důvod, proč tomu tak je, se dá najít ve vyjádření Andreje Babiše už v roce 2013, kdy prohlásil cituji: